predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe i gospodo. Dakle, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav je temeljem odredbe čl. 36. Zakona o pravu na pristup informacija, objavio javni poziv za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje, koji je obavljen na web stranicama Hrvatskog sabora 13. lipnja 2018. g. te u Narodnim novinama. Za ovu rundu, postojala je jedna runda prije, u kojoj nažalost, nismo imali više kandidata, kao što se to zahtijevala. Rok je bio za podnošenje kandidatura 30 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama. Posljednji dan za podnošenje je bio 13. srpnja 2018. na 38. sjednici Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, održanog 27. rujna, Odbor je utvrdio da je na javni poziv za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje pravodobno pristiglo 5 kandidatura, pri čemu je jedna kandidatura utvrđena nepravovaljanom iz razloga što nije priložena, sukladno navedenim javnim pozivom, potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci, te su 2 kandidature povučene. Dakle, ostale su 2 kandidature koje su utvrđene pravovaljano i koje su podnijeli magistar znanosti Dubravka Bevandić i doktor znanosti Zoran Pičulja. Obzirom da je Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav na temeljem odredbe čl. 36. stavka 3 Zakona o pravu na pristup informacijama, utvrđuje prijedlog najmanje 2 kandidata za povjerenika za informiranje uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, odbor je dopisom 27. rujna uputio pravovaljane kandidature Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora radi davanja prethodnog mišljenja. Također temeljem javnog poziva za dostavu kandidatura, za izbor povjerenika, a sukladno čl. 18. stavku 2 Zakona o tajnosti podataka za kandidate je zatraženo od Vijeća za nacionalnu sigurnost uvjerenje o obavljanoj sigurnosnoj provjeri, te utvrđeno kako za kandidate za povjerenika za informiranje nema sigurnosnih zapreka.

Tijekom razgovora, članovi obaju odbora, kandidatima su postavljali pitanja, na temelju koji su stekli dojam kandidatima, kao stručnim djelatnicima i osobama.

Imamo jednu repliku, kolega Grmoja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Odbora. Volio bi da ste ovdje u ovom izvještaju znači ono što je bilo na odboru, spomenuli kakva su pitanja postavljena, jer je to jako bitno za ovu raspravu. Naime, obojici, odnosno, oboje kandidata, su odgovarala na pitanja, bilo im je postavljeno pitanje transparentnosti Vlade, odnosno, ponašanje vlade, u rješavanju slučaj Agrokor i gospodin Pičuljan, koji je bivši član HDZ-a, ali isto tako državni tajnik u Ministarstvu uprave, za vrijeme ministra Arsena Bauka, znači jedan idealan kandidata za moguću veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a je rekao da je vlada u tom slučaju sve odigrala transparentno, dok ej druga kandidatkinja rekla da je vlada trebala se podnijeti puno transparentnije, prema javnosti, prema medijima i prema građanima. Ja sam mu rekao, g. Pičuljanu, da se tim odgovorom, dodvorio Andreju Plenkoviću ali se diskvalificirao za ovu važnu funkciju. Poštovani g. predsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Grmoja, vi dobro znate da Izvješća zapravo ne sadrže detalje o tome i nikad nisu sadržavala detalje o tome šta pojedinci, bilo članovi Odbora, bilo ostali saborski zastupnici koji imaju prava sudjelovati na sjednicama i postavljati pitanja kandidatima za razne funkcije, kako je to predviđeno našim Poslovnikom, ovaj, šta su oni odgovorili, šta je tko kome rekao itd. Govori se isključivo, iznosi se isključivo zaključci. Prema tome, ovaj, Odbor za Ustav, Poslovnik i Politički sustav je prihvatio obje kandidature i proslijedio ih kao što i treba, ovaj, na plenarnu raspravu gdje se zapravo vodi rasprava i ovo sve što ste rekli je predmet rasprave. radi javnosti moram reći da je iznesena neistina, nije jednoglasno znači doneseno jer sam rekao, znači, da se ne slažem i da ne mogu podržati takvu kandidaturu. Znači, gospodina koji je na to bitno pitanje dao takav odgovor. Ne razumijem sad, jel bilo jednoglasno ili nije? [[Upadica: Ja sam član Odbora…]] Dobro, neću sada dalje ulaziti u polemiku, ovaj, je, to je istina, kolega Reiner je govorio u ime Odbora za Ustav, Poslovnik i Politički sustav, dakle, nemam sada sve informacije, ali nema nikakvih ni opomena, ni ništa. Idemo sada na raspravu. Prvi je klub zastupnika HDZ-a i poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Javnosti radi, u ime Odbora za Ustav, Poslovnik i Politički sustav, kao što to nalaže i Zakon, i kao što to procedura nalaže, govorio je uvaženi akademik Reiner, podpredsjednik Sabora, iznio je ono što se događalo na Odboru koji je bio vlastan raspisati javni poziv. To što je bilo zajedničko saslušanje ili razgovori sa kandidatima i sa Odborom za informiranje, informatizaciju i medije je jedna sasvim druga stvar. Ono što je bitno i relevantno da danas razgovaramo o kandidatima koji su se javili na javni poziv, koji su zadovoljili uvjete, i jedan i drugi kandidat imaju sjajan životopis. Međutim, jednako tako u javnosti se pojavljivale krive informacije ili dezinformacije, pa dozvolite mi samo da se osvrnem na kronologiju, dakle, bivšoj povjerenici za informiranje, mandat je istekao 25. listopada, a Odbor je pravovremeno raspisao javni poziv za izbor nove povjerenice ili povjerenika još u travnju. Javio se jedan kandidat sukladno propisima kao što znate ili je posebno potrebno dodatno to apostrofirati, najmanje 2 kandidata trebaju se javiti kako bismo mi mogli pristupiti i izboru. Odbor za Ustav, Poslovnik i Politički sustav HS-a utvrdio je prijedlog kandidata, kao što je bilo rečeno i to magistricu znanosti Dubravku Bevandić i doktora znanosti Zorana Pičuljana. Prema riječima dosadašnje povjerenice, a mislim da je važno osvrnuti se na to, potpora radu povjerenice u njezinu početku bila je samo na deklarativnoj razini. Zašto to govorim? Kada govorimo o povjereniku za informiranje, onda stalno spominjemo kako je njegovo ili njezino djelovanje snažno antikorupcijsko sredstvo.

Vratiti ću se još malo na proceduru, 13. lipnja objavljen je drugi poziv, s obzirom da na prvi poziv se javio samo jedan kandidat, Odbor je utvrdio da je pristiglo 5 kandidatura, pri čemu je jedna kandidatura utvrđena nepravovaljanom iz razloga što nije bila priložena Potvrda poslodavca o radnom iskustvu, dvije kandidature utvrđene su pravovaljanima, a dvije su bile povučene. Na temelju javnog poziva, u skladu sa, u skladu čl. 18. st. 2. Zakona o tajnosti podataka za kandidati za povjerenika za informiranje od Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost zatraženo je i Uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri, te je utvrđeno kako za kandidati za povjerenika za informiranja nema i sigurnosnih zapreka. Odbor za Ustav obavio je zajednički razgovor, dakle, sa kandidatima, kao što sam ranije rekla, sa Odborom za informiranje, informatizaciju i medije, konstatirano je još jednom da u potpunosti zadovoljavaju uvjete za izbor povjerenika. Mali podsjetnik što povjerenik zapravo radi. Povjerenik za informiranje štiti i promiče Ustavom RH zajamčeno pravo na pristup informacijama, te ponovnu uporabu informacija, a obveze povjerenika sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama odnose se i na provedbu drugostupanjskih postupaka u predmetima prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. U djelokrugu povjerenika je jednako tako i inspekcijski nadzor, nadzor nad provedbom Zakona, uspostavljanje međunarodne suradnje i suradnje s tijelima EU. Dakle, velike ovlasti, puno zadataka, a zbog toga sam spominjala i one, ne manje važne financijske kapacitete koji su potrebni da bi jedan ured normalno funkcionirao. Jednako tako, dosadašnja povjerenica za informiranje organizirala je čitav niz edukacijskih radionica, prije svega za ljude koji moraju odgovarati građanima sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Ove godine planirano je jednako tako, su planirane dodatne edukacije u Državnoj školi za javnu upravu, nastavak održavanje edukacija za razinu lokalne i područne samouprave, jačanje kapaciteta javne vlasti, uloga medija i građana u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koje se sufinanciranju iz Europskog socijalnog fonda itd. Prema zadnjem izvješću povjerenice za informiranje ured je nadzirao gotovo 6.000 tijela javne vlasti no gotovo 13% tijela javne vlasti nije imalo službenika za informiranje što je još jedan od izazova za novog povjerenika. Iako se kao što se navodi u izvješću za 2017. godinu u kojem smo imali prigode ovdje razgovarati na razini države ili na razini državne uprave je postignut napredak, najveći izazovi predstoje i pred novim povjerenikom u tzv. malim općinama. Struktura i edukacija službenika za informiranje također će biti jedan od izazova za novog povjerenika jednako tako kao i njihova edukacija. Njegova osnovna funkcija je štiti pravo građana i ja vjerujem da jedan od kandidata, a riječ je o dr. Pičuljanu ima i sjajno institucijalno iskustvo, u izradi propisa i mislim da će njegovo institucijalno iskustvo biti dodana vrijednost za obnašanje funkcije jednako tako impresivan je životopis i druge kandidatkinje, a kada govorimo o izboru povjerenika ili povjerenice mislim da se ne trebamo svesti na ono što je netko negdje čuo već moramo doista dati priliku kvalitetnim ljudima koji se javljaju za neku odgovornu funkciju, a na koju se svi pozivamo u krajnjem slučaju, ili ako imamo neke nedoumice upravo tražimo od njega da bude u službi građana pa tako i zastupnika u Hrvatskom saboru i da onda meritorno raspravljamo o životopisima ljudi koji su se javili na natječaj. Što se tiče dr.sc. Pičuljana, vidjeli ste bio je i zamjenik ministra uprave, bio je tajnik Ministarstva vanjskih poslova, vrstan je pravnik, sudjelovao je u izradi propisa, dakle ima onu dodatnu vrijednost ili dodatnu kvalifikaciju koju smatram da bi trebao povjerenik i imati. Kolegice i kolege, zato smatram da je dobro što smo na ispravan način i ono kao što smo morali sukladno svim zakonskim propisima proveli sve procedure, mislim da trebamo osnažiti ljude i poslati im poruku koju su stručni u RH da se javljaju za odgovorne funkcije. Ukoliko ćemo marginalizirati njihova znanja, njihovu edukaciju, njihovo iskustvo mislim da to je samo kontra efekt kada tražimo ljude koji bi mogli pomoći unaprijediti i naš politički sustav i naš pravni sustav i kako bi na najbolji mogući način mogli biti u službi provođenja zakona kao što to upravo i povjerenik za informiranje treba biti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem, idemo sada na drugi Klub zastupnika to je MOST nezavisnih lista, poštovani kolega Podolnjak, izvolite.

Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, raspravljamo o izboru povjerenika ili povjerenice za informiranje, važne institucije u hrvatskom ustavno pravnom poretku to je nova institucija upravo je iza nas prvi mandat prve povjerenice za informiranje i sjećam se kako je zapravo ta institucija nastajala u ono vrijeme kada je Hrvatska bila u postupku pristupanja EU kada je jedan od zakona od važnih zakona, Zakon o pravu na pristup informacijama bio u postupku donošenja i kada smo puno raspravljali o tome treba li na čelu tijelu koje će se baviti pristupom informacija biti jedna osoba povjerenik kao što je to u nizu drugih država ili ćemo imati tijelo koje će biti drugačije definirano ili eventualno zajedno sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka. Prevagnulo je da idemo na izbor povjerenika za informiranje i moram reći jednu osobnu notu, 2011. godine sam se osobno snažno zalagao za uvođenje te institucije u hrvatski ustavno pravni poredak i drago mi je da je to prihvaćeno, da smo donijeli taj zakon, činjenica je da se ta institucija, rekao bih imala jedne teške porođajne muke, jer te 2013. godine zakon je donesen dosta rano u veljači čini mi se te godine, a tek smo na jesen dobili povjerenicu za informiranje. Bila je na toj dužnosti moja kolegica prof. Anamarija Musa i rekao bih iz sadašnje perspektive da je vrlo kvalitetno obavljala tu dužnost i da je zapravo u tom prvom mandatu u kojem je ona imala tu odgovornost da kreira ulogu i aktivnost te institucije odradila vrlo kvalitetan posao. Osobno mi je žao što nije kandidat sada za reizbor na tu dužnost, ali ona je odlučila vratiti se na fakultet i nastaviti tamo daljnju karijeru. Ali je činjenica i to treba reći i to treba istaknuti s ove govornice da je instituciju povjerenika za informiranje učinila jednom kvalitetnom proaktivnom institucijom u ovih proteklih 5 godina učinila je mnogo, ne samo na edukaciji mnogih subjekata po pitanju prava i pristupa na pravo javnim informacijama, nego je učinila puno u smislu proaktivne politike i zalaganja za ono ključno što ovu instituciju čini, a to je zalaganje i borba da javnost ima pravo znati.

Moram reći u ime kluba da na neki način mislimo da je pomalo zabrinjavajuće što smo čak morali i ponoviti natječaj za tu dužnost jer se javilo premalo kandidata naročito onih kandidata kvalitetnih kao što je i u opisu zakona, dakle onih kandidata koji su istaknuti stručnjaci sa priznatim etičkim i profesionalnim ugledom, iskustvom iz područja zaštite i unapređenja ljudskih prava, slobode medija i razvoja demokracije. To je ona ključna zakonska odrednica, onaj opis idealnog kandidata koji bi trebao biti na dužnosti povjerenika ili povjerenice za informiranje. Naravno imajući pred nama dva kandidata, jedne kandidatkinje koja je i do sada radila u uredu povjerenice, drugog kandidata koji je bio na različitim javnim dužnostima. Oboje nominalno ispunjavaju kriterije koji su definirani zakonom. On što u ovom trenutku ne možemo do kraja znati na koji način će dalje nastaviti graditi instituciju koja je u ovih 5 godina stekla veliki značaj u našem ustavno pravnom poretku. Činjenica je da je to velika zasluga dosadašnje povjerenice jer bez obzira na ono što je pisalo u njenom izvještaju, na gomile različitih brojaka o tisućama tijela javne vlasti i brojnim informacijama koje su dostupne javnosti, ono što je važno istaknuti je to da je povjerenica nastojala u svim onim ključnim situacijama, u svim onim ključnim traženjima informacija od javnog značaja ići u prilog onih koji su se njoj žalili i koji su tražili pristup informacijama. I tu je po meni učinila veliku ulogu i u pravilu što smo vidjeli u njenim izvještajima ono što je ona odlučila dajući za pravo različitim fizičkim ili pravnim osobama u traženju informacija od javnog značaja da je u pravilu bilo potvrđivano na Visokom upravnome sudu. Ali dozvolite da sada u ime kluba kažem nešto što je vrlo aktualno što se događa zapravo u posljednje vrijeme a pokazuje i značaj institucije povjerenika za informiranje. Upravo u posljednje vrijeme događaju se vrlo značajni slučajevi sa stajališta prava javnosti da zna. Povjerenica za informiranje je postupajući po određenim zahtjevima fizičkih osoba ali i nevladinih udruga poput GONG-a dala za pravo zahtjevima na pristup informacijama primjerice o dodjeli kredita pojedinim fizičkim ili pravnim osobama od strane HBOR-a. Nažalost, činjenica je jednako tako da ti podaci još uvijek nisu dostupni javnosti jer postoji otpor HBOR-a koji smatra da nije tijelo javne vlasti, da je banka kao i svaka druga banka, da su ti podaci zaštićeni bankarskom tajnom i koji se žali na svim instancama, pa i na Visokom upravnome sudu, traži intervenciju suda EU smatrajući da te informacije ne bi trebale biti dostupne javnosti. Pred nama se zapravo duže vrijeme odvija jedan vrlo, vrlo iznimno važan slučaj u kojem će zapravo na kraju priče biti vidljivo ima li pravo javnost znati te vrlo važne informacije ili će se njihovo objavljivanje i pravo javnosti da zna odgađati što duže i što duže. U tom smislu povjerenica je odigrala iznimno kvalitetnu ulogu i doista je bila na braniku prava javnosti da zna. U ovom trenutku nažalost ta njena borba još uvijek nije okončana u onom smislu da javnost doista ima pravo znati te podatke. Za one koji ne znaju čak se i Državno odvjetništvo uključilo u tu priču i zauzelo stav da javnost ne bi trebala imati pravo znati te podatke, da su informacije o kreditima koje je dodjeljivao HBOR bankarska tajna i da to nije nešto što potpada pod Zakon o pravu na pristup informacijama. DORH je zauzeo stajalište da te informacije javnost ne bi trebala imati. I to je ono što nas brine jer ne vidimo razloga zašto se DORH trebao uključiti na taj način dajući zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Visokog upravnog suda. To pokazuje kako u nekim vrlo važnim situacijama a ovo je jedna od takvih kada je riječ o dodjeli kredita HBOR-a, o dodjeli javnih sredstava što je potpuno neupitno bilo i za povjerenicu da javnost ima pravo znati te informacije i taj spor se godinama već provlači između HBOR-a, povjerenice, Visokog upravnog suda, Državnog odvjetništva, sada je predmet na Vrhovnome sudu. Kontaktirano je i odluka je zatražena čak i od suda EU. Još nam samo preostaje da se na kraju priče uključi i Ustavni sud RH a nakon njega vjerojatno i Europski sud za ljudska prava koji je već u više situacija odlučivao o pravu javnosti na pristup informacijama. Dakle, na jednom slučaju o kojem je pisano, ali ne toliko koliko bi trebalo, pokazao se značaj i važnost ove institucije. Zbog toga prilikom izbora slijedećeg povjerenika ili povjerenice za informiranje, iznimno je važno kakav će biti pristup te osobe u daljnjoj izgradnji institucije povjerenika za informiranje. Hoće li zadržati taj proaktivni pristup nezavisnosti? Hoće li se nastojati nametnuti svojim stajalištem i sudovima i Visokom upravom sudu i Ustavnome sudu? Na kraju krajeva, i Europskom sudu za ljudska prava suočen sa otporom svake vlasti da se određene informacije ipak ne daju u javnost? I nije dovoljno naglasiti koliko je to važno pitanje. Osobno smatram, i mi u klubu MOST-a da sve informacije o svim kreditima koji su dati od HBOR-a trebali bi biti dostupni javnosti i javnost mora znati sve te informacije. I uvjereni smo da u tom slučaju koji se još mora rasplesti se krije niz izuzetno važnih informacija do kojih nismo uspjeli doći putem istražnih povjerenstava ili na drugi način, koje nisu istražene niti od DORH-a i te informacije koje još uvijek nisu dostupne javnosti, za nas su iznimno važne. I zapravo u ovom trenutku je jako važno tko će biti novi povjerenik ili povjerenica za informiranje. I želimo osvijestiti javnost, medije da je ovo pitanje izbora povjerenika proaktivna politika u zalaganju da javnost ima pravo znati, iznimno važno. Ovo nije samo običan izbor jednog dužnosnika, ovo je daleko više od toga. I zato moramo naglasiti i naša očekivanja od nove osobe na toj dužnosti. Neka ne bude u bojazni kako će njene odluke dočekati bilo koja vlast. U svojem petogodišnjem mandatu mora učiniti sve da opravda povjerenje Hrvatskog sabora na toj dužnosti, da ima ogromnu odgovornost da jednu instituciju koja je učinila prve korake, učini respektabilnom, da da izniman doprinos u jačanju svijesti u javnosti, da se određene informacije koje bi svaka vlast htjela sakriti od javnosti, moraju biti dostupne i da tu borbu mora voditi bez kompromisno. Činjenica da će svaka vlast pružati otpore u tome smislu. Bez izuzetka o kojoj se vlasti radi jer je u prirodi vlasti da određene informacije želi sakriti, zatajiti, ne objaviti. I apeliramo na osobu koja će biti izabrana da učini sve da na kraju svog mandata od 5 g., može reći da je tu instituciju učinila još snažnijom, da je pravo javnosti da zna, učinila kvalitetnijim, da javnost je više osviještena u ulozi te institucije u hrvatskom ustavnom pravnom poretku. To je ono što očekujemo od osobe koja će biti izabrana, koja će imati povjerenje Hrvatskog sabora, to je ono ključno. I tko god želi biti na toj funkciji, mora biti svjestan toga da će se zamjerati bilokojoj vlasti i mnogim tijelima javne vlasti jer je u prirodi funkcije koju obnaša da s zamjera tim institucijama. I to je ono što očekujemo a očekujemo i od javnosti, očekujemo od medija da pruže maksimalnu potporu osobi koja će biti izabrana na tu dužnost jer ona tu potporu mora uživati da bi tu instituciju mogla kvalitetno izgraditi. Zahvaljujem. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivan Vilibor Sinčić, kolega, ali prije toga kolega Grmoja, izvolite. Poštovani predsjedniče, tražim stanku od 10 minuta u ime kluba MOST-a nakon ovog izlaganja prof. Podolnjaka kako bi se dodatno konzultirali u klubu. Naime, sasvim je jasno da kandidat kojeg već danima o čemu su pisali i mediji, gura HDZ, a to je Zoran Pičuljan, neće ispuniti sve ovo o čemu je govorio prof. Podolnjak. Naime, taj čovjek je odboru se zapravo išao dodvoriti vlasti i onima koji ga trebaju izabrati a ne štititi javni interes. On je rekao da je što se tiče Agrokora, Vlada sve učinila transparentno a upravo je prof. Podolnjak sada govorio da bi se povjerenik za informiranje trebao sukobljavati s svakom vlašću kako bi građani, institucije, fizičke i pravne osobe došle do informacija. Mi imamo situaciju da se ovdje gura čovjeka koji je diplomat, koji je bi jako dobar i sa HDZ-om i sa SDP-om, to je čovjek koji je bio državni tajnik u Ministarstvu uprave za vrijeme SDP-a, to je čovjek za kojeg je Mate Granić svjedočio da je zahvaljujući njemu, Zoran Milanović napredovao u diplomaciji jer je zahvaljujući ocjenama koje je davao Zoran Pičuljan, koje su bile vrlo dobre Zoranu Milanoviću, Zoran Milanović napredovao u diplomaciji, znači to je čovjek sustava a ne čovjek koji bi se protiv sustava trebao boriti da bi građani i institucije dobile toliko potrebne informacije. Znači ovdje je sasvim jasno da se ne smije dopustiti da ovaj čovjek bude izabran na ovu funkciju, on je čovjek sustava, mogli bismo reći čovjek ove velike koalicije HDZ-a i SDP-a i ja se nadam da će se ovaj Sabor nametanju ovakvog čovjeka žestoko suprotstaviti. Odobrit ću stanku ali prije toga javlja se i kolega Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. U ime kluba HDZ-a, tražim stanku kako bi kolegama dali priliku da pogledaju još jednom što kaže Zakon, da razmisle o tome što govore, jer gospodin Pičuljan kojeg spominju, je građanin Republike Hrvatske sa svim kvalifikacijama koje su bile potrebne da se kandidira za ovu dužnost, mislim da je apsolutno neodgovorno, bezobrazno i vrlo nisko na ovakav način diskvalificirati osobu koja ima ovakav CV, i osim toga i njegovu protukandidatkinju, pogledajte kolege Grmoja, pogledajte što kaže Zakon, koje su ovlasti, tko će se s kim sukobljavati, vi nemate kristalnu kuglu i ne možete tako unaprijed nešto govoriti, o bilo kome, o bilo kome, to je neovisna institucija na koju se svi pozivamo, stoga molim stanku kako bi svi mogli još jednom pogledati što kaže Zakon, koje su ovlasti Povjerenika za informiranje i kome je on odgovoran. On je odgovoran Hrvatskom saboru. Imao i jednu povredu Poslovnika, izvolite kolega Bunjac. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Povređen je članak 328., naime, stanka se traži da bi se obavile konzultacije unutar vlastitoga Kluba, ne treba nama zastupnica Glavak reći da mi proučavamo neke Zakone da oni zbog toga traže stanku. Oni, tražite stanku da vi proučite svoje Zakone, jer se traži stanka za konzultacije unutar Kluba, a ne za konzultacije unutar Klubova. Hvala lijepa. Stanka se traži za konzultacije unutar Kluba, ali ja nisam shvatio da je kolegica Glavak govorila o svima, nego je rekla da se pogleda i obave konzultacije još jednom i prouče CV, dakle nikog nije prozivala i ne znam zašto ste se vi baš našli pogođeni time.